A to je ten důvod proč, přestože máme více nemocných než v Německu, máme méně mrtvých, protože ten prušácký systém, kdy německý doktor vám prostě nedá lék, který není povolený, u nás doktoři naštěstí pro pacienty obcházeli.

Stačí, aby tato vláda přestala chtít zabíjet lidi této země ve jménu svého byznysu.

Zamyslete se nad tím, že hnutí ANO i ČSSD klesají preference. Hnutí ANO klesají preference takovým způsobem, že pravděpodobně nevyhraje volby. A stále pokračují v této sebevražedné politice, minimálně politicky. Ignorují veškeré výzkumy, které existují. A my jsme se rozhodli s naší mimoparlamentní vyšetřovací komisí, že je poženeme k zodpovědnosti.

Stejné informace dostane premiér této vlády, stejné informace dostane ministr Hamáček, stejné informace dostanou všichni ministři této vlády. A jsem opravdu zvědav, jak budete posléze na policii vysvětlovat, že přestože jste dostali informace o tom, že se jedná o bezpečný lék, který byl podán 3 miliardám a 700 milionům pacientů, nemá prakticky žádné vedlejší účinky, používá se prakticky už globálně od Brazílie přes Indii, na Slovensku až k nám, takže jste nedokázali to samé, co jste dokázali s tím lékem, na který si zase nemůžu vzpomenout...

No, ve jménu byznysu. Stejně jako pan premiér neodpověděl, kolik procent testů provádějí firmy, které jsou obchodně nebo personálně spojeny s Agrofertem. A tady se obracím hlavně na ODS a opozici demokratického bloku. My jsme tady tři roky, nebo dva roky určitě, řešili 50 milionů z Čapího hnízda.

Ta informace tady zazněla opakovaně. Pan premiér na ni nikdy neodpověděl.

Nebudete jednat podle svého poslaneckého slibu, ale budete jednat jako poslanecké ovce, protože jste dostali příkaz.

To jste odmítli.

Jsou globálně vyzkoušené, jsou bezpečné. Za tři týdny může být konec jakékoliv krize a můžeme si žít úplně stejně svobodně jako v tom diktátorem řízeném Bělorusku. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.